220.

U stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místo místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím ještě zpravodaje garančního výboru pana poslance Ondřeje Profanta. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 448/3.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Má, takže pan místopředseda vlády má slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi velmi stručně připomenout vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahájili jsme projednávání dalšího bodu. Prosím, abychom slyšeli, co nám pan místopředseda vlády říká. Prosím, pokračujte. Důvodem odložení ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů je zamezení vzniku problémů, které by vyvstaly v aplikační praxi.

Já jsem přesvědčen, že to nesouvisí s materií, která je obsažena v zákoně, ale Sněmovna je suverén a rozhodne se podle svojí vůle. Děkuji. Otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan zpravodaj, pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Hlásí se někdo do rozpravy? Písemně přihlášen není nikdo. Nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Procedura je docela jednoduchá. Nejdřív samozřejmě budeme hlasovat o případných legislativně technických návrzích, ale ty nemáme.

Ty budeme hlasovat jedním hlasováním, pane zpravodaji. A nakonec zákon jako celek. Návrh procedury jsme slyšeli. Můžeme zahájit hlasování o proceduře, tak jak byla přednesena. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh procedury jsme schválili a teď podle něj můžeme postupovat. A garančního výboru, který kompromisně snižuje ten odklad ze tří na dva roky. Stanovisko výboru? Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Pan ministr? Žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.